Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec.

Ještě chvilku. I vaše stranické kolegy, pane ministře, požádám o klid!

Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhovaný zákon má nahradit v současné době platný zákon o ochraně státních hranic, který již neodpovídá realitě členství České republiky v schengenském prostoru a Evropské unii.

Navrhovaný zákon upravuje pravidla pro překračování vnějších hranic.

Z tohoto důvodu je věnována zvláštní pozornost povinnostem provozovatelů mezinárodních letišť a velitelům letadel. Návrh dále stanoví postup pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic pro případ závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo pro vnitřní bezpečnost. Ochrana vnitřních hranic se tudíž standardně neprovádí. Dočasné znovuzavedení ochrany vnějších hranic bude vyhlašováno formou opatření obecné povahy a bude je vyhlašovat vláda České republiky. Pouze ve zcela mimořádných situacích, kdy vzhledem k bezpečnostní hrozbě není veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, je ji potřeba chránit okamžitě, bude mít tuto pravomoc ministr vnitra. Platnost obecně závazné vyhlášky obecné povahy vydané Ministerstvem vnitra bude však omezena na pět dní. Vláda ji během této doby samozřejmě může kdykoli zrušit. Veřejnost bude o znovuzavedení informována prostřednictvím celoplošného rozhlasového a televizního vysílání. Zároveň vás však chci ujistit, že navrhovaný zákon umožní České republice v případě potřeby a v případě vyhrocení této situace aktivně a adekvátně reagovat. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi Milanu Chovancovi.